Podrobná rozprava byla uzavřena a návrhy na usnesení byly předneseny. Požádám zpravodaje, pana poslance Jiřího Dolejše, aby přednesl návrhy usnesení, o kterých budeme hlasovat. Já už jsem tady v řečništi samozřejmě stál, ale protože před přestávkou, než jsme se rozešli, tady vznikl možná i mým přičiněním, za což se omlouvám mírný šum nad přesnou dikcí toho usnesení. Pokud v písemných podkladech, které jste měli, byla dikce